Děkuji, paní poslankyně.

Připravila jsem si přímo názorné materiály, které dokazují, že to, co jsem tady říkala, je pravda. Takže pane ministře, psal se rok 2012.

Obce velmi volaly po tom, že chtějí, aby se to rozpočtové určení daní vrátilo.

Kdo vládl?

Děkuju vám. Děkuji, paní místopředsedkyně. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Karel Haas, poté pan ministr Zbyněk Stanjura. A ještě než vám dám slovo, přečtu omluvy.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedající, děkuji mnohokrát za slovo. Ještě že existují stenozáznamy.